Tento pozměňovací návrh doplňuje ustanovení týkající se ohlašování živých hudebních produkcí kolektivnímu správci OSA.

K tomuto pozměňovacímu návrhu a to je korektní, dámy a pánové, zmínit si dovoluji upozornit na to, že může v praxi vést k tomu, že bude docházet ke zvýšenému počtu kontrol živých produkcí ze strany OSA, Ochranný svaz autorský, neboť jeho povinností vůči autorům, a to i těm zahraničním, je ověřovat, zda skutečně jsou hrána pouze díla nezastupovaných autorů. I k tomuto pozměňovacímu návrhu pana poslance Michálka jsme dali souhlasné stanovisko.

Já nyní jenom avizuji, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, že po proběhnuvší obecné a podrobné rozpravě bych sdělil i případný odborný komentář k dalším pozměňovacím návrhům, budouli předloženy, protože jak říkám, v této oblasti každý samozřejmě hovoří o té své oblasti, ale v této oblasti skutečně i poměrně malé změny mohou vést k tomu, že nastanou úplně nové skutečnosti a tomu my se chceme buď vyhnout, anebo takové věci dělat řízeně. Takže děkuji za pozornost a pak ještě znovu vystoupím. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, poslanec Šimon Heller, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Popsal, jakým způsobem ve výboru bylo jednáno, a popsal, jaké konkrétní návrhy prošly. Dokonce i odůvodnil, proč je podporuje. To znamená, odkážu na jeho vystoupení. Také děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Jana Lacinu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Přeji příjemné úterní odpoledne.

Francouzská právní úprava totiž, pokud šlo o vztah mezi vydavateli a poskytovateli služeb informačních společností, pouze převzala text směrnice, a to obdobným způsobem, jakým činí navržená právní úprava česká.

Na základě těchto rozhodnutí tedy byl dominantní poskytovatel služby informační společnosti povinen s vydavateli jednat a k redukci zobrazovaného obsahu přistoupit pouze v případě, že vydavatel odmítne akceptovat spravedlivou odměnu.

Vzhledem k tomu, že obdobný vývoj, jaký nastal ve Francii, to znamená snahu některých poskytovatelů služeb informační společnosti vyhnout se hrazení odměny za užití tiskových publikací, lze očekávat v ostatních členských státech Evropské unie včetně České republiky, jeví se vhodným včlenit již do samotného textu zákona pojistky, které zabrání tomu, aby se francouzský scénář opakoval.

Jejich aplikace by měla vést k vytvoření ustavené rozhodovací praxe a tím i k vytvoření povědomí jednajících stran o obvyklé výši odměny, respektive způsobu jejího určení, což by vedlo k postupnému omezení četnosti případů, kdy do rozhodování o výši odměny bude muset být zapojeno Ministerstvo kultury.